Posledními jsou výjimky z povinnosti přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů. To v praxi znamená, že výjimku z přednostního zpracování nahodilých těžeb je třeba udělit tak, aby byly zpracovány přednostně v rámci těžby nahodile jen stromy představující nebezpečí z hlediska šíření škodlivých organismů, tedy ne takzvané sterilní souše, které již nebezpečí nepředstavují, jsou to místa, kde se již kůrovec nevyskytuje. Jejich těžba proto může být dočasně odložena, opět s cílem soustředit veškeré zpracovatelské a jiné kapacity na území, kde je zásah ještě smysluplný.

Návrh byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a má také podporu vlády.

Dámy a pánové, mimořádnost stávající kalamity si vyžaduje opravdu i mimořádná opatření. Musím však zdůraznit, že žádné z těch, která zde navrhujeme, nesměřuje k omezování práv vlastníků lesa.

Tímto bych vás, kolegyně a kolegové, chtěla požádat o podporu této novely a děkuji vám velmi za pozornost. Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Kolegyně a kolegové, já se domnívám, že paní poslankyně Oborná představila účel zákona, účel novely komplexně. V tuto chvíli podtrhuji, že se skutečně jedná o mimořádný nástroj pro Ministerstvo zemědělství, který bude využíván pouze za mimořádných okolností.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, řada opozičních poslanců teď není v úplně jednoduché situaci.

Nikdo to zatím neviděl.

Děkuji za slovo. Ostatně jsem pod ní také podepsán.

Proto jsme přišli s touto novelou, proto vás prosíme o to, abyste tentokrát umožnili její přijetí v prvním čtení, aby vlastníci lesa mohli okamžitě to, co je již zničeno a kde brouk už není, nechat stát a věnovat se tomu, co se dá za prvé ještě zachránit pro ekonomiku, protože kůrovcové dřevo není až tak úplně snadno prodejné, a za druhé, kde se dá ještě teď účinně zasáhnout proti kůrovci. Jen na okraj, pan ministr zemědělství byl připraven na tu debatu, my jsme se o tom ještě včera spolu poměrně podrobně bavili, jenomže teď momentálně je na cestě, nebo možná už dosedl, do Bruselu na letiště, kde se s příslušným komisařem bude řešit právě další průšvih, který je, a to je ona otázka kontrolních opatření při dovozu polského masa, zejména hovězího, ale ukazuje se, že jsou i jiné druhy, které si zaslouží pozornost.